Co se konkrétně stalo? Za prvé rostou razantně náklady na zemědělskou a potravinářskou výrobu. Všichni víme, že to je energie, hnojiva, pesticidy, nafta, osiva a další materiály.

Co tyto dva faktory způsobí? Zemědělci nebudou riskovat a prodělávat, přistoupí na radu současného ministra zemědělství a budou ekologicky hospodařit s minimální sklizní rostlinných komodit a minimální intenzitou živočišné výroby. Již dnes jsme zaznamenali, že chovy ruší zhruba 15 % chovatelů prasat, a to je bohužel jenom začátek.

Tato země, jenom pro informaci, exportovala tyto základní komodity zhruba pro 400 milionů lidí v Evropě, a především v Africe.

Bohužel, je to realita. Co s tím lze udělat? V tomto bodě bychom měli probrat několik oblastí. Za prvé konečně zařadit zemědělství a potravinářství do kritické infrastruktury sátu, pokud by se regulovala cena plynu a nafty. Mluví se o tom dlouho, ale bohužel se pořád nic konkrétního nestalo. Také bychom měli vědět, kolik naše země čeho vlastně má k dispozici... Váš čas vypršel, pane poslanče. Děkuji vám. Prosím s přednostním právem. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila ještě zareagovat jak na pana ministra školství, tak na ministra zdravotnictví. Vidíte, že i oni tady vystupují, a myslím si, že to je přesně to, proč bychom měli bod Strategie řešení uprchlické krize schválit, aby právě ta diskuse a ty věci se tady všechny probraly, abychom i veškeré ty informace měli. Chtěla bych říct především panu ministrovi školství, že já jsem tady v žádném případě nekritizovala Ministerstvo školství.

Zároveň bych ještě ráda uvedla na pravou míru informaci ohledně toho informačního systému, ohledně ubytovatelů, kdy jsem řekla, že ta data zmizela. Ta data tam jsou, ale nejsou dostupná, což je také hodně důležité, protože dostupná být musí, protože bez těch dat se nemohou vyplácet finanční prostředky ubytovatelům.

Takže vidíte sami. Vystoupil pan ministr zdravotnictví, vystoupil pan ministr školství, a proto znovu apeluji, zařaďme dnes tento důležitý bod, na který čekají i všichni ostatní, jak občané, tak starostové a hejtmani.

Prosím, pane poslanče, vašich pět minut. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych sem zařadit nový bod na program této schůze.

Proč tento bod a tento název takto navrhuji?

Já se domnívám, že se nejedná o žádnou strategii, ale že se jedná opravdu pouze o studii.

Mohli jsme postupovat podle stávající legislativy, která byla v té době platná, a domnívám se, že by nám postačovala.